Nikoho nevidím, takže můžeme...

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Vidím, že bude.

Kdo je proti?

S přednostním právem si přeje vystoupit pan předseda Bartošek.

Ano, je to moje chyba. Takže já myslím, že to hlasování je platné, ale teď považuji za korektní, že bychom se vrátili k návrhu pana předsedy Bartoše.

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše a audit Evropské komise v České republice je přesný název nově navrženého bodu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Já prohlašuji toto hlasování za zmatečné, mám zájem především, abychom se nějak rozumně domluvili na tom programu. Prosím, pane předsedo.

Jestli proti tomu není námitka.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Tak znova. Kdo je pro? Kdo je proti?